Oficiálně se tak stalo až 7. 11. 2016 na zasedání vlády, která přijala usnesení č. 1000 z roku 2016. Usnesení praví, dovolím si citovat: